Tím myslím, jak jste řešila problém ukončení činnosti devíti center podpory inkluzivního vzdělání. Pokud ano, jak zajistíte, aby finance opět nebyly čerpány takto výrazně neefektivně? Děkuji za pozornost.

K současným důvodům odvolání ředitele přibývá další, a to doslova a do písmene bez udání důvodu. Já osobně tento krok považuji za čirý populismus, který reaguje na aktuální dění kolem pražské školy Na Třebešíně a systémově je prostě špatně. Pokud by toto prošlo, stali by se z ředitelů již skutečně jen pouhé loutky v rukou zřizovatelů, v našem případě v Ústeckém kraji, v případě komunistického vedení Ústeckého kraje, které by pak mělo možnost odvolat ředitele ve chvíli, kdy by se tento znelíbil. Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci Radimu Holečkovi. Pokračujeme interpelací pana poslance Jana Farského na omluveného ministra Martina Stropnického. Děkuji.

A vycházeje ze zásad, které vtělil do zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, se usnesl na tomto zákoně České republiky. Následuje relativně krátký a jednoduchý zákon, který předpokládal, že kdo požádá, tak projde určitým tehdy jsme předpokládali jednoduchým řízením a bude mu vyhověno, dostane osvědčení a s ním spojenou hmotnou kompenzaci a bude také upraven jeho důchod. Bohužel je to tak, že bylo asi přibližně 270 tisíc rehabilitovaných politických vězňů, pět tisíc z nich požádalo a dosud dostalo toto osvědčení pouhých tisíc.

Já bych chtěl, pane ministře, požádat z úcty k těm, kterým vděčíme za svobodu, abyste udělal vše pro urychlení vyřizování těchto žádostí.

Děkuji, pane předsedající.

Do této vyhlášky se dostala, údajně na popud Ministerstva zemědělství, nová formulace týkající se udělování souhlasu se splutím jezu na vodácky využívaných vodních plochách. Původní vyhláška nazvaná řád plavební bezpečnosti stanovovala, že malá plavidla mohou plout přes jezy nebo jejich propusti se souhlasem správce příslušné vodní cesty. To v praxi znamenalo, že pokud nebyla před jezem umístěna zákazová značka, bylo možné jezem nebo propustí proplout na vlastní nebezpečí.

Zkušenost vodáků je taková, že znaky umožňující splouvání se téměř nevyskytují, takže nastupuje povinnost vyžádat si souhlas správce konkrétního jezu. Je prakticky nemožné operativně zjistit kontakt na příslušného správce, natož od něj získat rychlou odpověď.

Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych na úvod rád řekl jednu věc.

Důvod je jednoduchý.

Novelizace je dohodnuta i s Ministerstvem zemědělství.